Já od toho odečtu 1,5 miliardy za Českou poštu, takže to bylo 756 milionů. Teď tam máte 722 milionů, takže ještě méně, než jste měli předtím.

Tak jsem to zestručnil, jak jsem jen mohl, abych více nezdržoval. Děkuju za vaši pozornost. Děkuju pěkně. Já chci zareagovat jenom na dvě věci, které tady kolega předestřel. Jedna věc, mluvil o inflaci, jak ta inflace vládě strašně pomáhá, že zvyšuje příjmy. Samozřejmě, vyšší ceny se promítají státu i na výdajové straně. Jednak samozřejmě na základě inflace se valorizují nejrůznější dávky, nejvíce samozřejmě důchody, takže pokud máme vysokou inflaci, automaticky to znamená, že i na důchodech budeme mít vyšší výdaje. I státní instituce, veřejný sektor, nakupuje své služby od benzinu až po já nevím co za vyšší ceny, než nakupoval v minulém roce.

Jestli něco by pomohlo státnímu rozpočtu, tak je to samozřejmě vysoký ekonomický růst, který samozřejmě příjmové straně opravdu pomáhá. Tento benefit jste měli vy za vaší vlády, úplně jste ho nevyužili tak, abyste strukturální deficit snižovali, naopak byl zvyšován. Jsem prostě přesvědčen, že náš veřejný sektor je velký, že náš veřejný sektor je přebujelý a že prostě nemáme prostředky na to, abychom ho ve stávající velikosti udrželi. A pevně doufám, že v nadcházejících letech poklesne nejen počet státních úředníků, ale počet státních zaměstnanců jako celku.

Nejprve mi dovolte, abych vám ocitoval a připomenul jeden starý biblický příběh.

Cituji: